Stanovisko Poslanecké sněmovny k ruské agresi proti Ukrajině

Tímto zahajuji všeobecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni, v tomto pořadí, paní ministryně obrany Jana Černochová, pan ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, pan ministr vnitra Vít Rakušan, pan ministr a vicepremiér to tady neříkám všem, tak se omlouvám pan ministr Jurečka. Dále jsou přihlášeni pan předseda Babiš, pan místopředseda Skopeček, pan poslanec Bašta se stanoviskem klubu a jako poslední já konkrétně. Prosím, paní ministryně obrany. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane velvyslanče, těsně před jednáním Sněmovny jsme spolu měli bilaterální jednání. Ačkoli světová bezpečnostní situace nebyla ideální a spíše se zhoršovala, stále jako bychom všichni doufali, že otevřený válečný konflikt ozbrojené napadení suverénního státu je něco, co k Evropě 21. století nepatří. Přestože Aliance a všechny země demokratického společenství dělaly vše pro to, aby situace mezi Ukrajinou a Ruskem byla vyřešena diplomatickými prostředky, dnes v noci se stal opak. Naplnil se ten úplně nejhorší scénář. Došlo k útoku na suverénní a svobodnou zemi, k útoku, jež nelze nazvat jinak než ohavným zločinem.

Je vždy jen otázkou času, kdy se tak stane a s jakou záminkou či odůvodněním to bude. Společně se spojenci v NATO, v Evropské unii a dalšími partnery stojí Česká republika v této těžké chvíli při Ukrajině.

Je tedy naší morální povinností ozvat se proti narušení územní integrity a bezprecedentnímu útoku.

Musíme mluvit všichni jedním hlasem jako Aliance, ale i jako Česká republika.

Pane prezidente Zemane, děkuji vám.

Je třeba věci nazývat pravými jmény invaze je vždy invazí, násilí násilím, vražda vraždou.

Nic z toho není pravda. Rusko není a nebylo nijak ohroženo. Dnes ráno jsem svolala krizový štáb Ministerstva obrany, kde jsme obdrželi informace od velení naší armády. Následovalo jednání na Bezpečnostní radě státu. Zasedala i alianční rada. Večer se opět sejdu s kolegy z resortu na dalším krizovém štábu Ministerstva obrany. Pokud jde o reakce a další kroky, vážení kolegové a kolegyně, Česká republika intenzivně jedná na mnoha úrovních o společném postupu v rámci Severoatlantické aliance. Jak jsem říkala, dnes zasedala Severoatlantická rada, zítra proběhne mimořádný summit. Aliance aktivuje mimořádné obranné plány umožňující nasazení sil velmi rychlé reakce na obranu členských států. Probíhají konzultace členských zemí podle čl. 4 Severoatlantické smlouvy, které garantují společný postup zabránění narušení integrity členských zemí na východním křídle. Pokud bude potřeba, jsme připraveni vyslat vojáky velmi rychlé reakce a jednat podle situace o dalších požadavcích.

Vzhledem k vážnosti dění vyhlásilo NATO pro členské země krizová opatření právě pro tyto případy. Podle situace je bude vláda připravena ihned implementovat. Zítra máme jednání vlády. Jsem připravena tento materiál předložit již zítra. Ale dodržíme zákonný postup, alianční pravidla i mezinárodní právo, protože nejsme Putin. Pro nás je právo posvátné. Jsme připraveni maximálně pomoci Ukrajině. Stejně tak nesmíme zapomenout na smlouvu o poskytnutí zdravotní péče raněným příslušníkům ukrajinských ozbrojených sil, a to v zařízeních resortu Ministerstva obrany, kterou jsme podepsali před několika týdny a která nabírá na aktuálnosti víc, než jsme si před pár týdny mysleli.

Pokud jej nezastavíme dnes, budeme zítra čelit ještě většímu ohrožení třeba my sami.

A to se týká i České republiky. Nemusí se zastavit na Ukrajině.

My jako Západ nejsme slabí.